A ty projekty samozřejmě, Krnáčová ještě je teda primátorka, pokud vím, a je tam nějaká koalice.

Já jsem vám tu vizi napsal.

Protože samozřejmě všichni víme a můžeme si osvědčit, že se Praha po mnoho let rozvíjela, ale teď stojí. Prostě se Praha zastavila. Ale chtěl bych se zeptat na něco jiného ještě. Podle mého soudu by to bylo správné a užitečné, kdyby. Ale to kdyby je závažné a myslím, že je závažné proto, že by občané prostě museli mít možnost uvěřit, že to k něčemu je. Co všechno se už dozvěděli?

Bohužel se ale nevztahuje na politický marketing a na předvolební kampaň, která zjevně začala.

Vezměme si třeba sliby hnutí ANO právě v té zmíněné Praze. Jen pro příklad. A to jsou mimochodem státní investice, nikoliv investice hlavního města Prahy. Státní investice. Nejen že se nic nedobudovalo, ale výstavba se neposunula ani o píď.

Chtěl bych se zeptat, jaký je celkový finanční objem dosud vyslovených slibů v krajích, kde se ty peníze vezmou a kdy ke splnění těch slibů dojde. Prosím pana premiéra.

Například Invalidovna byla převedena na Národní památkový ústav a už se začne dělat projekt. Všechno to trvá. A v Praze? Určitě.

Kolik jich máme?

My děláme potenciál. Protože naše země roste, ale roste spotřebou a exportem a chceme investovat.

Takže je to dlouhodobá vize. Děláme státní investiční fond pro malé obce, to dělá Dostálová. Ta vlastně chce transformovat Státní fond bydlení na tento fond pro malé obce, takže my nic takového, jak to vy definujete, že jsou to nějaké marketingové...

A co nám řekli? O zdravotnictví, co jsme zdědili ty vaše šnajdroidy po vás, teďka začínáme dávat do pořádku. Víte, každá normální firma má dlouhodobé investiční plány. A potom si dělá priority. A podle toho, jak je na tom finančně, to dělá. A to se snažíme dělat. Ještě pan poslanec.

A kde nic tu nic. Já jsem ten poslední, kdo by vám vyčítal, že vzniká plán investic, který ta země potřebuje. Protože já samozřejmě vím, že to není snadné. Tak vím bezpečně, že to vyžaduje spoustu energie, a ty poslední čtyři roky, kde to už je vaše odpovědnost a nejde to odbýt tím, že za všechno můžou jiní, tak ta vykazuje zpoždění a problémy.

Tak teď donese nějaký projekt z Polska. Takže v té konkrétní věci my podle toho, co slyšíme v těch krajích od starostů, chceme organizovat samozřejmě ty možnosti čerpat ty fondy i z našeho rozpočtu. A taky podle toho chceme vyjednávat vlastně příští programové období, ano?

Ale samozřejmě rychlost státu a Evropské komise je nějaká. To dobře víte jaká.